Všichni s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ten míč pomyslně dát na zem. Ty zákony a tento zákon, který je tady před námi, je veledůležitý, pojďme tedy skončit. Myslím si, že celá řada zákonů se tady projednala velice dobrých. Vláda je úspěšná díky poslancům sociální demokracie, díky poslancům ANO. A samozřejmě musím říci, že mnohdy i díky poslancům komunistické strany, protože jste celou řadu dobrých věcí podpořili. Vraťme ten míč...

Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěla říci, že ve chvíli, kdy bylo přijato to usnesení Poslaneckou sněmovnou o navýšení odměňování v sociálních službách, tak už dávno byl v procesu materiál, který pak schválila vláda, kde tedy vybrala jednu ze tří variant. Ale ty varianty v tu chvíli, kdy se tady o tom hlasovalo, už byly připravené, stejně jako byly připravené finanční zdroje. A ještě jednu věc opakuji. Tato vláda navyšovala neustále. Neustále. A často tady slýcháme akorát kritiku zprava, že navyšujeme příliš, takže bych docela ráda, aby bylo jasno, co se tedy po nás chce. Podle mého názoru je jednoznačné, že to navyšování je potřeba, a mluvíte tady o tom ostatně všichni. A co se týče poznámky o tom, že jestli zaměstnavatelé to těm lidem dají nějak jinak takovým způsobem, že fakticky k žádnému navýšení nedojde no tato vláda udělala všechno pro to, co mohla z pozice vlády. Ale ten zbytek, ten už je na těch ostatních včetně zaměstnavatelů, ať už je tím zaměstnavatelem kdokoli. Opravdu tady vláda neřídí úplně všechno. Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury, poté paní poslankyně Chalánkové, poslance Laudáta, pana premiéra Sobotky, pana poslance Kudely.

A kdybych chtěl reagovat na pana poslance Foldynu... Tam, výborně, děkuji.